Já jsem objel jako zástupce parlamentu mnoho parlamentů evropských i světových. Ale já jsem hrdý na naši parlamentní tradici.

Žádný válečný stav. Žádné ohrožení státu. Žádné zásadní ohrožení svobody a základních práv občanů. Žádné hrozící značné hospodářské škody. Neboť není škodou, když je důchodci vypláceno to, na co už mu vznikl nárok.

Znovu říkám, to, že jsme tady po nocích, to není naše dílo.

To jsem ještě chtěl říct v rámci tohoto svého vystoupení. Nyní vystoupí pan poslanec Wenzl a připraví se pan poslanec Faltýnek. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážená paní ministryně, vážení páni ministři, kolegyně, kolegové, dovolte i mně v krátkosti se vyjádřit v rámci dnešního projednávaného bodu, co se týče novely zákona o důchodovém pojištění.

Chci uvést to, že v případě přijetí toho návrhu tak, jak je předložen, opět tady bude dopad na tu nejzranitelnější skupinu našich obyvatel.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, no, já jsem neměl tu možnost vystoupit v těch předcházejících bodech, ale já se samozřejmě už nechci, byť bych to rád udělal klidně na hodinu, nechci úplně vracet k těm věcem formálním, legislativním, to znamená posouzení stavu legislativní nouze. A v těch dalších krocích, byť si myslím, že tady vás určitě nepřekvapím, když řeknu, jaký názor na to mám. Ale já bych se rád vrátil k těm číslům. Ono už to tady také několikrát zaznělo. To znamená k těm číslům, o co vlastně jde, o jakou částku, nebo o jaké částky se jedná. A podívámeli se na tu částku 34 miliard korun, která by se musela vyplatit v rámci té mimořádné valorizace, a vůči tomu jde návrh, který by to snížil na částku zhruba 20 miliard, tak to znamená, že se tady skutečně bavíme o nějakých 14, 15, někdo říká 19 miliardách korun. A já jenom znovu připomínám to, co tady padlo už několikrát, měl to ve svém projevu nebo projevech i náš pan předseda Andrej Babiš, že když se podíváme na výdaje státního rozpočtu na letošní rok, plánované výdaje státního rozpočtu, když se podíváme na ten plánovaný schodek státního rozpočtu, který, jak se mnozí z nás obáváme, nemusí být finální číslo, tak ta částka proti tomu poměrově je relativně zanedbatelná. Jinými slovy, tak jak tady opakovaně říkal i v médiích pan ministr financí Stanjura, neměl by být problém si s ní poradit v rámci státního rozpočtu. A už také si dobře vzpomínáme na to, jak optimistická byla pětikoalice nejenom před volbami, ale samozřejmě i potom po volbách, když mluvila o tom, jak najde ty zdroje, jak si pomůže na straně výdajové. No tak teď už začínáme vidět, jak si tedy pomáhá, protože ten první významný návrh jde právě na úkor těch nejzranitelnějších, tedy našich seniorů. Takže je jasné, že se nemůžete divit, že se tady samozřejmě zvedla vlna odporu, kterou tyhlety hodiny, desítky hodin a dny jasně vyjadřujeme, protože ti, kterých se to nejvíc týká, se tady samozřejmě přímo bránit nemůžou. I když jak tady zaznělo, mnozí už mají ten střet zájmů, že jsou v tom důchodovém věku, takže už se i bránit můžou a také to někteří udělali.

A já jsem o tom i hovořil v kuloárech s panem ministrem financí a já jsem i říkal, pane ministře, kdybyste si tam nedal nulu z hlediska té mimořádné valorizace, ale dal jste si tam třeba těch 20 miliard, tak potom kdyby to nebylo 20 miliard a bylo to třeba 35 miliard, tak už tam sháníte jenom těch 15. A já si myslím, že ani na tohleto nemůže být nějaká racionální odpověď.